Proč vláda tohle odmítá? Ohledně výdajů i příjmů rozhoduje zcela zjevně buď ideologie, nebo nějaké jiné zákulisní zájmy. A já to z některých vyjádření také vnímám tak, že drahé energie tu vláda způsobuje zcela záměrně, protože jinak by se nikdy nepodařilo prosadit zelené šílenství, a samozřejmě nikdy by tu Američané neprodali ani litr předraženého břidlicového plynu.

Problém je, že to ve finále zaplatí naši občané, kteří už peníze nemají. Vláda neřeší příjmovou stránku rozpočtu, rezignovala na možnost zdanění dividend nadnárodních korporací podnikajících v České republice. Odliv z České republiky je přitom v rámci Evropy jeden z největších. Zahraniční nadnárodní korporace vyvádějí z České republiky kolem 300 miliard korun ročně a letos je to vyvádění rekordní. O spravedlivějším zdanění nadnárodních korporací se léta mluví i v takových institucích, jako jsou Mezinárodní měnový fond nebo OECD. A co říkají odborníci z těchto institucí?

My si fakticky půjčujeme na to, respektive vláda Petra Fialy, aby se lépe měli nejen Ukrajinci, ale také Američané, Němci a obyvatelé dalších západních zemí.

Prostě další a další trafiky a drahé úřady pro exponenty vládních stran. Poslanci hnutí SPD připravili k zákonu o státním rozpočtu řadu pozměňovacích návrhů. Navrhujeme přesměrovat zbytné výdaje státu včetně zahraničních směrem k našim potřebným občanům a podnikatelům.

A naopak navrhujeme zvýšení podpory pracujících rodin s dětmi, samoživitelů, pěstounů, seniorů, zdravotně postižených, podpory bydlení, českého průmyslu, exportu či Integrovaného záchranného systému. Dále navrhujeme také navýšení státní rozpočtové rezervy pro boj s inflací.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Jako další vystoupí paní místopředsedkyně Dostálová a připraví se pan ministr Stanjura.

Jak se říká, opakování je matka moudrosti. Aktuální výše rozpočtového schodku v hodnotě 295 miliard totiž vůbec neodpovídá skutečnosti.

Při výdajích se musím na chvíli zastavit.

I Národní rozpočtová rada akcentuje, že dochází i nadále k výdajové expanzi veřejného sektoru, která je vyjádřena například dalším plánovaným nárůstem počtu zaměstnanců veřejné sféry zhruba o 8 000 osob, a to tedy zřejmě včetně nových pozic politických náměstků, kterých může mít každý ministr neomezený počet.

Současná vládní koalice na příjmové straně rozpočtu čerpá z mimořádného navýšení inkasa daní v důsledku pádivé inflace. Jenom pár čísel na oživení.

Meziroční navýšení daně z příjmů fyzických osob o více než 16 miliard.

Otázka je, zda je skutečně vybere. K těmto finančním prostředkům a to jako bývalá ministryně vím chybí nejen legislativa na české národní úrovni, ale je potřeba také notifikace Evropské komise a Evropské investiční banky.

Také musím vzpomenout na státní fondy, protože i tu jsou členové pětikoalice relativně velmi kreativní. Část zadlužení totiž posouvají do státních fondů, primárně Státního fondu dopravní infrastruktury. Ono je to zadlužení totiž výrazně méně vidět, ale stále je to dluh. Teď se zastavím z logiky věci u rozpočtu kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj, která mně je nejbližší. Musím konstatovat, že pan ministr se více stará o Digitální agenturu než o rezort Ministerstva pro místní rozvoj, protože jinak by nemohl připustit, aby měl v rozpočtu na bydlení 15 milionů korun. Já si opravdu kladu otázku, zda se vnímá na vládní úrovni bytová krize, která tady je, zda cítíme všichni to, že dnešní mladí lidé nedosáhnou na vlastnické bydlení díky vysokým hypotečním úrokům, zda si jsou vládní členové vědomi toho, že ceny obytných nemovitostí v Evropské unii se v letošním prvním čtvrtletí meziročně zvýšily o 10,5 %. A hádejte, ve které zemi je nejvýraznější růst? Vyplývá to z údajů, které zveřejnil evropský statistický úřad Eurostat.